Takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Tak já vás všechny odhlásím a prosím, přihlaste se. Děkuji za odhlášení. Procedura, tak jak byla navržena, prosím, a hned jsem na to upozorňoval je navržena takto:

Za druhé budeme rozhodovat o tom, podle kterého komplexního pozměňovacího návrhu budeme pokračovat, to znamená, hlasování druhé bude o komplexním pozměňovacím návrhu A.

Pouze v případě neschválení F10 se hlasuje F4, a budeli schváleno F10 nebo F4, stává se nehlasovatelným D1 část A.

Za jedenácté E3, následuje F2, budeli schváleno, je nehlasovatelné E4 část A.

Pak je nehlasovatelné F4.

Na závěr hlasujeme návrh zákona jako celek. Tím jsem přečetl kompletní proceduru. Jsou v tom všechny možnosti, s tím, že je i přes legislativu ověřeno, že nebude na žádný pozměňovací návrh zapomenuto. Děkuji. Pan místopředseda Chvojka se hlásí k proceduře, takže prosím. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

To je prodloužení doby pro třetí čtení, což se obávám, že nejde takto jednoduše. Pan předseda Stanjura. Ono to samozřejmě jde, pokud není námitka, ale ta námitka existuje.

Nebyla žádná jiná námitka, je jediný návrh na proceduru, jak ho navrhl garanční výbor. Děkuji. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat s touto procedurou. Prosím, pane zpravodaji. Jak už jsem uvedl, jsou zde dvě legislativně technické úpravy. Děkuji. Navrhovatel? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Děkuji. Prosím o další návrh. Jsme u komplexních pozměňovacích návrhů. Komplexní pozměňovací návrh A doporučuji. Děkuji. Já jsem ukončil hlasování.

Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Stanovisko? Stanovisko navrhovatele? Děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Bod D2 rozšiřuje povinnosti agentury včetně dálkového přístupu. Prosím o stanovisko. Stanovisko navrhovatele? Děkuji. Kdo je proti? V hlasování číslo 190 je přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 43, proti 104. Návrh nebyl přijat.